Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru. Když čte opozice články nebo knihy, tak jde o obstrukce, když čte ministr financí svůj článek z dnešního Práva, tak je to vysvětlení.

Kolik to bude stát, to před chvilkou četl ministr financí. Většinu podnikatelů, kteří platí daně, to nebude stát nic.

To je úplná novinka. To pak těch daní ale moc nevybereme! Fakt tomu nerozumím a poprosil bych o odpověď, jestli to interpretuji to je dobrá zpráva pro ty podnikatele.

Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Bendl.

Mimochodem, existuje na toto téma jeden krásný vtip, jeden z nejkratších vtipů, který jsem za poslední dobu slyšel: To takhle přijde kontrola z finančního úřadu do Agrofertu.

Měli bychom si vážit podnikání a nemluvit tady o něm stejně jako místopředseda vlády, který říká, že v podstatě podnikatelé tady rozkrádají stát a chudáci zaměstnanci jsou jediní, kteří platí daně, a všichni ti, co je zaměstnávají, tak to jsou ti lumpové.

Ovšem neřekl co. A byla tady položena konkrétní otázka. Má to kontrolovat NKÚ, nebo někdo jiný, nebo to má být stát a finanční úřady, kdo mají kontrolovat využívání dotací? Odpovědi jsme se nedočkali. Možná by bylo dobře, aby tady ta odpověď padla. Jestli tedy platí to, co tady zhruba před půlhodinou řekl, že se stejně domnívá, že té byrokracie je příliš a že jednu věc u konkrétní fyzické osoby či právnické chodí kontrolovat několik úřadů, co udělá pro to, aby se tak nedělo, které úřady posílí a kde naopak tu kompetenci vezme, aby efektivita kontroly byla vyšší a možná za menší peníze. Já bych se té odpovědi opravdu rád dočkal. Rád bych se dočkal i toho, že už přestaneme s tím populismem, toho, jak než jsme přišli nebo než jsem přišel, tak to byla katastrofa! Ta země je úplně zničená, přátelé. Těch dvacet let se tady nic nedělo! Sedí první místopředseda vlády vedle premiéra, bývalého ministra financí, který také pravděpodobně tady nic nedělal. Absolutně nic, nula! Já nevím. Já myslím, že musí každý, pokud si sáhne do svědomí, cítit, že je v tom jistá míra jakési arogance a populismu. Já si myslím, že je potřeba přiznat všem, že se prostě snaží po svém, v souladu s nějakým svým volebním programem věci měnit a že problémy, které s námi jdou, často nevyvoláváme my.

No doufejme, že to bude platit aspoň za další rok a půl. Já děkuji. Mám tady nyní čtyři faktické poznámky.